To je skutečně velmi důležité, maximálně jeden rok. Když bude zaměstnavatel zasažen krizí podle parametrů stanovených ve vládním nařízení a v práci bude přidělovat práci jenom v rozsahu 20 až 80 %, opět to bude stanoveno ve vládním nařízení. Pokud se případně zaměstnavatel dělí na části, třeba na provozovny, bude se míra nepřidělování práce počítat vždy jen u té konkrétní části. Zaměstnanec bude za dobu na překážkách dostávat minimálně 80procentní náhradu mzdy. V řadě případů tak půjde o vyšší náhradu mzdy, než jakou dnes ukládá zákoník práce. V krizi tak nejenom ochráníme pracovní místa, ale také nedojde u zaměstnanců k zásadnímu propadu příjmů, a to je důležité pro ochranu spotřeby v ekonomice. Tu vnímám opravdu jako jeden ze zásadních a klíčových přínosů tohoto společného návrhu. Co se týká spolupráce firem a úřadů práce, zaměstnavatel zašle nejpozději do 20. dne následujícího měsíce přehled nákladů a poté, co úřad práce obdrží přehled, má osm dní na zaslání příspěvku. Skutečně je to důležité pokud bude chtít zaměstnavatel peníze včas, může to poslat 2. a nejpozději 10. bude mít peníze od úřadu práce na účtě.

Jenom připomínám, že u Antiviru se nám daří zaslat příspěvky v průměru šest dní po obdržení přehledu. V určitých krajích je to mnohem kratší doba, v Praze je to zhruba těch šest dní.

To si myslím, že je také inovace, novum v české legislativě, a je to správné.

V krizi totiž musíme pracovní místa chránit.

To znamená, je to opravdu výhodné pro všechny tři strany.

První je pozměňovací návrh pana poslance Nováka, který omezuje zbytečnou administrativu u přiznání podpory v nezaměstnanosti. Tato změna pomůže jak uchazečům o zaměstnání, tak úřadům práce, aby se mohly místo papírování soustředit na pomoc klientům. Druhý pozměňovací návrh, který předložila paní poslankyně Aulická Jírovcová, opět omezuje zbytečné papírování, dostává nás do 21. století, posiluje digitalizaci, a to rozšířením digitální komunikace mezi úřady práce a Českou správou sociálního zabezpečení přes takzvanou B2B komunikaci. Závěrem, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, společný pozměňovací návrh je výsledkem intenzivních jednání, a to jak na politické úrovni, tak na úrovni sociálního dialogu, a já vás tímto prosím o podporu tohoto zákona. Velmi děkuji. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a do té jako první je přihlášena paní poslankyně Pastuchová. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla v prvé řadě říct, že jsem moc ráda, že jsme se dnes dostali, myslím si po společné shodě, k tomu, že budeme hlasovat ve třetím čtení. Tento zákon myslím si, že jsme našli shodu, která zpočátku, jak všichni víte, nebyla, ale myslím, že jsme opravdu na tom odpracovali všichni velký kus práce, každý jsme dokázali v něčem ustoupit a nakonec jsme se společně dohodli.

Děkuji za pozornost. Tak to byl jenom nějaký omyl na hlasovacím zařízení, takže ruším. Takže paní poslankyně Šafránková, stanovisko klubu. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Celého několikaměsíčního jednání o tomto návrhu jsme se účastnili a usilovali o to, aby v něm byly zohledněny naše požadavky, které směřovaly hlavně k tomu, aby v modelu nastavení podpory v době částečné zaměstnanosti či částečné nezaměstnanosti nebyli znevýhodňováni nízkopříjmoví zaměstnanci, malí zaměstnavatelé a živnostníci. Naprosto zásadním požadavkem pro nás bylo to, aby nárok na tuto podporu měli i zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou. Jde o požadavek, který do celého jednání vneslo právě SPD a na kterém jsme vždy důsledně trvali. Takže vítáme, že poslední návrh tento požadavek obsahuje, a také ho podpoříme i v konečném hlasování.